Kampaň si objednala vláda před volbami v loňském roce za 20 milionů, další reklamní agentura si přišla na 55 milionů. Mám tady konkrétní částku, která přesahuje 100 milionů korun. To by byla věc, která by se měla řešit v rámci legislativy.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych se i já vyjádřil k sněmovnímu tisku číslo 312, tedy k novele zákona o sdružování v politických stranách, jinak tedy známé jako lex Babiš. Důvod, proč dnes vystupuji, je jasný.

Bohužel musím konstatovat, že jsme v době, kdy se zákony tvoří nikoliv na základě obecných pravidel a principů, ale kdy se tvoří na míru konkrétním jedincům, a co hůře, je to na základě přání jednotlivých stran, nebo možná dokonce jedinců.

A o tom všem je lex Babiš.

Navrhujete zákon, který bude omezovat podnikatelské aktivity všech osob, které jsou aktivní v politice, které mají politické funkce.

Je to snaha o transparentnost, je to skutečné omezení možnosti konfliktu zájmů, anebo je to tedy snaha zasáhnout konkrétního jedince? Ta odpověď je jasná. Ten návrh je namířen proti jedné konkrétní osobě a i nezávislý pozorovatel, gramotný či pologramotný člověk ví, dokonce i fanoušek pětikoalice, píše nám jich mnoho, že lex Babiš je veden konkrétními politickými zájmy a je namířen jasně vůči jedné osobě. Porušujete to vůbec nejdůležitější.

Takže lex Babiš se tímto způsobem odklání vůbec od toho základního principu, což je tedy z mého pohledu velmi, velmi nebezpečný precedent do budoucna. A nyní dovolte vsuvku.

A dokonce shodneme i na tom, že by se měl stát pokusit o to, aby získal 100 %, minimálně díky výstavbě nových jaderných zdrojů, protože s mnoha a mnoha privátními spoluvlastníky se to bude dělat nesmírně komplikovaně.

Máte na to celou řadu modelů. Prostě si uděláte zákon, který přitlačí minoritní akcionáře ke zdi. Vy sice říkáte, není to lex ČEZ, je to obecný to máte pravdu, je to obecný.

Nic proti tomu, že chcete vydělat, tomu bych i rozuměl, ale nad tím, vážení kolegové z pětikoalice, je nějaký zákon, nějaké právo a je tady nějaké investiční prostředí.

Úplně stejně se to chystáte udělat s obnovitelnými zdroji energie. Ano, poté, co přišel pan ministr financí, a nejenom asi on, já to beru, je to odpovědnost celé vlády, s tím někdo tomu říká ozdravný, já antiozdravný balíček, někdo tomu říká konsolidační, spíše je to daňový balíček, tak ale mimo jiné je v něm to, a zní to krásně, že budete šetřit na dotačním byznysu. Takže chcete opět krátit dotace. Ano, kraťte dotace, nic proti tomu nemáme. Všichni se pod to podepíšeme, dotace skutečně kroutí podnikatelské prostředí neuvěřitelným způsobem. Ale ty národní dotace, kterými se chlubíte, kterak snížíte ten takzvaný dotační byznys, tam prostě nejsou.

Jinými slovy to, co buď platí stát, anebo to platí spotřebitelé. Jiná varianta není.

Plný souhlas.

Ne že bych z toho byl nadšený, za pochodu se mění podmínky.

Tak tlustá čára vydržela rok, rok a půl. Tak to chci vidět tedy ty soudní spory!